A co je taky důležité, aby to neovlivnilo cenu výrobků.

Takže přemýšlejte o tom, jestli je v republice více občanů, co berou víc jak 20 tisíc čistého, anebo těch, kteří berou nadlimit peněz, a pro ně je potřeba vymyslet, co budeme dělat. Děkuji za dodržení času. Pak se dostaneme k přednostnímu právu. Děkuji za slovo.

Takže nebyla vůbec řeč o tom, co jste tady říkal ve své druhé řeči. Já jsem tušila, že to přijde.

Děkuji za slovo. Děkuji. Teď je zde několik různých přihlášek do rozpravy.

Děkujeme za podporu i našich pozměňovacích návrhů. Děkuji.

Prosím.

Ale chci jí odpovědět na cenu.

Nikdy!

Já jsem s nimi každý den, každý den jsem s těmi obyčejnými, kteří nakupují a musí šetřit každou korunu, aby mohli normálně žít. A věřte tomu, že když chtějí dítěti pořídit počítač, jako má třeba vaše dítě, nebo lepší hodinky, nebo lepší tašku, tak musí na něčem ušetřit!

Tak je to prostě běžný.

Protože pane poslanče, pokud citujete nebo vyjadřujete nějaké své domněnky, tak byste měl říct, o co je opíráte. Vy nemáte pravdu. Tak za prvé, když se třeba dneska podíváte, za kolik internetové obchody Košík. To je fakt, to si můžete teď hned ověřit. Druhá věc co uděláme, průzkumy, kde se dotazují občanů České republiky, zda jsou ochotni si připlatit za to, pokud budou nabízená vejce jen z podestýlkových chovů, a velká většina odpovídá, že ano.

Tak to je jedna věc. A druhá věc. Kolik vaše rodina zkonzumuje vajec?